Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, vážení ministři, já bych navázala na pana poslance Feriho.

Prostě potom v konečné fázi to nebylo schváleno, protože tam vadilo něco dalšího.

Moc vás prosím, zvažme, nechme ten návrh tak, jak je, v původním znění, ať má šanci na to, aby studenti, mladí lidé, se dočkali toho, co si přejí, a vrátili jsme se skutečně k celé té historii, protože ji nemůžeme rozmělňovat. Děkuji, paní poslankyně. Poprosím všechny pány poslance, paní poslankyně o klid, o to, aby debaty probíhaly mimo jednací sál, a dávám slovo paní poslankyni Valachové, která vystoupí s faktickou poznámkou. Máte slovo. Určitě vedeme apolitickou diskusi, alespoň v to pevně věřím.

Mně to úsměvné nepřijde. Co se týká spojení, spojení stávajícího svátku 17. listopadu a Mezinárodního dne studentstva, nepokládám to za popření odkazu 17. listopadu, ale naopak za jeho potvrzení.

To je všechno. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Já velice děkuji paní poslankyni Adámkové, které si velice vážím.

Ten návrh zní velice jednoduše.

Takže doufám, že všichni, nejenom sportovci a vlastenci, ale všichni, co tu sedíme, tento zákon podpoříme, a v nějakém poměrně rychlém procesu. Takže ještě jednou děkuji a děkuji paní poslankyni Adámkové, že na to také myslí a že spolu budeme hlasovat. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Němcová. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěla ještě doplnit své předchozí vystoupení. Nebudu už rozebírat tu diskusi, každý má své stanovisko pravděpodobně už utvořené, jenom jsem zapomněla podat návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona ve třetím čtení, což tímto činím. Děkuji. Pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Ne, stahuje faktickou poznámku. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Pan navrhovatel, pan zpravodaj? Tedy otevírám podrobnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče. Děkuji vám, pane místopředsedo.

Děkuji. Pan poslanec Grebeníček je další v podrobné rozpravě. po něm vystoupí paní poslankyně Adámková.